Prvorazredan politički događaj u BiH krajem ove godine, dakle 20.12. jesu izbori u gradu Mostaru, nakon svojevrsnog pravnog vakuma preskočena dva izborna ciklusa. Što je razlog? Po čemu je Mostar specifičan, tolko bitan Hrvatima i Bošnjacima? Iako je netom nakon rata postojalo više multietničkih sredina samo Mostar dobiva poseban status s prijelaznim statutom, samo za Mostar se primjenjuje načelo konstitutivnosti naroda na razini grada, dakle propisane su kvote vijećnika određene nacionalnosti, data mogućnost pozivanja na vitalne nacionalne interese. Gradom od '94. do '96. upravlja Hans Košnik koji '96. i donosi pomenuti prijelazni statut kojim Mostarom upravljaju gradonačelnik, dogradonačenik, gradska uprava i gradsko vijeće, a dio ovlasti zadržavaju i 6 mostarskih općina.

Po novom statutu 6 bivših gradskih općina u gradsko vijeće biraju po 3 vijeća, dok se 17 vijećnika bira s gradske liste. Važno je napomenuti da su 3 općine s izrazito bošnjačkom većinom, a 3 s dijela grada s hrvatskom većinom. Ovakve kvote izbora vijećnika su dovele do nelogičnosti, tako npr. Općina Jugozapad s 8.000 stanovnika, pretežno Bošnjaka bira 3 vijećnika u gradsko vijeće, kao i općina Jugozapad s 24.000 stanovnika većinskih Hrvata. 2010. ustavni sud prihvaća epilaciju predstavnika Hrvata, nalaže ispravku ovakvih anomalija i daje rok od 6 mjeseci koji traju do sredine 2020. kad politički predstavnici Hrvata i Bošnjaka postižu sporazum o izmjeni Izbornog zakona za grad Mostar. Isto tako važno je napomenuti i svojevrsni zaokret bošnjačke politike kad je u pitanju Mostar, koja od 2004. zagovara jedinstveni grad, potpunu integraciju svih institucija i ukidanje 6 općina. Međutim, rezultati zadnjih provedenih izbora, popis stanovništva iz 2013. i neki drugi podaci kao npr. broj upisanih u prve razrede osnovnih škola i njihova nacionalnost nameće zaključak tko je stvarna većina u gradu, što dovodi do potpunog zaokreta bošnjačke politike, više im ne odgovara dakle potpuna integracija, ruku na srce obrnuta promjena stava se desila i kod Hrvata. Dakle, prema novom Izbornom zakonu opet se bira 35 gradskih vijećnika od čega mora biti 15 Hrvata, 15 Bošnjaka i 5 ostalih. Ovaj put se s gradske liste bira 13 vijećnika, 3 gradska područja ili 3 izborne jedinice pretežno nastanjene Bošnjacima gdje živi oko 40% stanovništva u Mostaru bira, Mostara bira 9 vijećnika, a 3 izborne jedinice pretežno nastanjene Hrvatima gdje živi 58% stanovništva biraju 13 vijećnika. Neosporno je da će 15 vijećnika Bošnjaka bit izabrano sa dvije koalicije bošnjačkih stranaka. Neosporno je da će u vijeću biti 15 Hrvata, bojazan dal će svi izabrani, bit izabrani s 4 liste hrvatskih stranaka. Posebna politička utakmica jeste izbor 5 vijećnika ostali jer Srbi nemaju kapacitet, a mislim niti interes da popune svih 5 mjesta u vijeću. Zasigurno za ovih 5 vijećnika ostalih do zadnjega će se boriti Hrvati i Bošnjaci koji iste ovaj put imaju na svojim listama. Vijeće bira gradonačelnika, zbog toga je potreban svaki glas, svaki mandat, zbog tolka kalkulacija, tenzije, matematike. Ovi izbori moraju stvorit uvjete da grad profunkcionira u institucionalnom i funkcionalnom smislu iako nema čarobnog štapića blagostanje ne dolazi preko noći, ovi izbori moraju donijeti napredak, donijeti bolji i ljepši Mostar. Stoji teza da je Mostar podijeljen grad, ali manje je podijeljen nego prije 25.g., ostali nemaju što dijeliti kao npr. Banja Luka, Sarajevo, ali i mnogi drugi gradovi u BiH. Gotovo suprotno poimanje ne tako davne prošlosti ili određena politička mimoilaženja logična su stvar, ali ne smiju bit uteg. Mostar je grad u kojem se mora živjeti zajedno. I na koncu, zbog čega su ovi izbori u gradu Mostaru od iznimnog značaja ne samo za Hrvate Mostara? Zbog čega je Mostar Hrvatima toliko bitan? To je jedini veći grad u BiH i Hrvati jesu relativna većina, grad u kojem je smješteno sveučilište jedino na hrvatskom jeziku izvan RH. Zbog toga ovo jesu jedni od prevažnih izbora za Hrvate u BiH, kako se to voli reći povijesnih na putu osiguranja puno jednakopravnosti i opstojnosti.

Idemo sada na 4. iznošenje stajališta, to je poštovana zastupnica Katarina Peović, sada govori kao nezavisna zastupnica.

Idemo sada na 6. izlaganje, to je Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i poštovana kolegica Rada Borić, izvolite. Predsjedniče, kolegice i kolege. Od početka krize Covid-19 vlada je izbjegavala bilo kakvu saborsku raspravu i donošenje odluka o mjerama u zdravstvenom sustavu i gospodarstvu. Mjere koje je vlada i stožer donosila, donosila je nesustavno i netransparentno, ponajprije politički i stranački motivirano, a one su imale i imaju dalekosežne posljedice i na gospodarstvo i na zdravlje ljudi i na ljudska prava i zato se o njima moralo i mora raspravljati u saboru, makar i na ovaj način kada je već rasprava o interpelaciji bila planirana za kasne noćne sate, a HDZ je tvrdio da je upravljanju s krizom sve u redu. Ne čudi stoga da su zastupnici HDZ-a već najavili da interpelaciju neće prihvatiti. No građani moraju znati, a oporba je argumentirala, a ne tvrdila da zdravstveni sustav nije bio primjereno pripremljen, a bilo je vremena, znalo se što nas čeka i sami su govorili o drugome valu širenja virusa i da se za njega i borbu protiv njega treba na vrijeme pripremiti. Vlada to nije učinila i u zdravstvenom i u bolničkom sustavu je došlo do porasta broja oboljelih od covida, od samoga rujna na ovamo, a do urušavanja i cijelih dijelova zdravstvenoga sustava. A razlog tome je upravo bila nepripremljenost za upravljanje u izvanrednim situacijama. Da li se sada pripremamo i za vrijeme iza? Kakvo je mentalno zdravlje? Kakvo će biti mentalno zdravlje građana? Danas nam učenici srednjih škola idu na on line nastavu. Kakve će biti promjene u sustavu? Kakvo znanje će imati naši učenici? Ministar Beroš je tvrdio da je zdravstveni sustav spreman odgovoriti i na težu epidemiološku situaciju od sadašnje kojom, kako je rekao, nije zadovoljan, ali je ponosan na organizaciju zdravstvenog sustava. Slušajte, sustav je spreman odgovoriti na težu epidemiološku situaciju, ali s njima on nije zadovoljan, ali je ponosan na tu istu organizaciju. Kakvo je stanje danas? Zar ćemo se hvaliti da smo kao i uvijek posljednji na listama oko mnogih stvari, pa eto i prvi smo na listi ili zamjenjujemo se s Luxembourgom po broju oboljelih. Tražili smo kao oporba da podijelimo odgovornost, da podijelimo odgovornost za poboljšanje sadašnjega stanja, da se mjere ovdje donose sa dvotrećinskom većinom, da budemo suodgovorni za ono što nam se u ovom trenutku dešava, da se, tražili smo da se o mjerama izvještava, izvještava ovdje mjesečno, ne stoga što se ne vjeruje zdravstvenim radnicima, nego onima koji su trebali osigurati da se s pandemijom nosimo puno bolje. Zalagali smo se ovdje da zdravstveni radnici za svoj zahtjevan, iscrpljujući, prekovremeni i neplaćeni rad budu i adekvatno nagrađeni. Znači, oporbu se ne može optuživati da ne razumije u kakvom su stanju oni koji se bore da preživimo u ovim vremenima. Optužuje nas se za kritiku bez konkretnih, da smo bez konkretnih prijedloga kako unaprijediti upravljanje covid krizom. Treba reći ili podsjetiti ovdje da Klub zeleno-lijevog bloka je prije više od mjesec i po sada dana poslao zaključak Vladi RH da u roku od 15 dana usvoji i krene s provedbom cijelog niza mjera za ublažavanje posljedica epidemije korona virusa Sars-covid-2. Dakako, svaki prijedlog je bio obrazložen, svaki prijedlog je bio obrazložen od stručnjaka koji su se bavili pojedinom temom, ali zaključak nije došao na raspravu u sabor. Zaključke možete i pogledati, predloženi su i još uvijek stoje u rasporedu, nikada dakako ne znamo što će ovdje doći, ali građani trebaju znati da oporba ovdje ima prijedloge da zajedno sudjelujemo u tome da pokušamo i sustav i oboljele dovesti

Daleko smo od toga da Hrvatska bude takva. Druga mjera je država u kojoj postoji vladavina prava i trodioba vlasti. Sustav uzajamnih kočnica i ravnoteža, od toga smo svjetlosnim godinama udaljeni. Dokaz tome je da nas suprotno našim odredbama ustava na Europskom samitu umjesto predsjednika Zorana Milanovića predstavlja Janez Janša i nikom ništa. U petak me je predsjedavajući nimalo viteški ometao i prekidao u mom izlaganju, a potom se iživljavao u pozivanju na Poslovnik izricanjem opomena kada za tim i nije bilo niti potrebe niti mjesta, pa ću danas ja još jednom ponoviti ono što smatram da je bitno za ovom govornicom reći. I bez korone bilo je krajnje vrijeme, a možda i zadnja šansa, zadnji vlak za promišljanje kako presložiti državu, kako je preurediti da bolje služi interesima građana i gospodarstva, a manje interesima velikih oligarhijskih stranačkih struktura? U državama i u društvima u kojima postoji minimum elementarne odgovornosti za opće dobro i za javni interes pozivaju se na suradnju i na akciju sve zdrave komponente jedne zajednice da se u jednom konstruktivnom dijalogu pronađe izlaz i pravovremeno poduzmu makar i prvi koraci u reformi sustava, u svim njegovim segmentima, te da se time spriječe oni šokovi i negativne posljedice koje borba sa pandemijom korona virusa neizbježno nosi.

Možda ta ustavna uloga nikada nije niti bila izgrađena ili uspostavljena do kraja. Možda zapravo nikada državu nismo niti pošteno uspostavili i izgradili do kraja, ali sada je vrijeme da se to polako mijenja. HS je predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u RH, a njegova temeljna i osnovna zadaća je da kontrolira i nadzire rad vlade. Ima li realno parlamentarna većina ikakvu snagu i ikakvu moć da vladu kontrolira? Nema. Šef partije na vlasti je jedini kontrolor i jedini, jedina vlast iznad svake druge vlasti. I ovo nije jadikovka jedne oporbene političke stranke, ovo je upozorenje da su u takvom društvenom i političkom okruženju jalovi naši zajednički državni rezultati. Kroz odnos prema zahtjevu oporbe o osnivanju istražnog povjerenstva, kroz ponižavanje oporbe vezano za zahtjev o interpelaciji i odgovornosti vlade u suzbijanju korona krize, kroz iživljavanje nad ovlastima koje vladajući imaju u određivanju dinamike i redoslijeda rasprava, vladajući su pokazali svoju otuđenost od stvarnosti. A porast broja zaraženih, porast broja umrlih krajem ove godine pokazuje jedan jeziv kraj. Zbog načina na koji se odvija politički život jeziv je i smjer kojim ova država ide i time i perspektiva naše zajedničke budućnosti. Upozoravam da je naš sustav u svim segmentima strunuo do srži i zbog toga je odaziv građana na izbore sve manji i sve slabiji i umjesto da jednog dana nezadovoljstvo građana preraste u to da se procesi i reforme počnu voditi na ulicama putem nezadovoljnih građana, pozivam da se proces reformi u HS započne već sada. Hvala. Ovime smo došli do kraja izlaganja klubova i nezavisnih zastupnika odnosno zastupnica, pa ćemo sada prijeći na točke dnevnog reda.

rada osoba koje su uključene u postupke recikliranja brodova, a doprinijeti će i osiguranju poštenije tržišne utakmice, jednakosti tržišnih uvjeta brodara na svjetskoj razini. U skladu sa odredbama konvencije, te ovog Zakona o potvrđivanju iste od njene primjene bit će izuzeti svi ratni, pomoćni ratni ili drugi brodovi u vlasništvu ili pod upravljanjem RH, a koji se koriste isključivo u javne, ne trgovačke svrhe. Također, svi brodovi manji od 500 bruto tona, te svi oni koji plove isključivo u vodama pod suverenitetom ili jurisdikcijom države čiju zastavu viju čime bi od njene primjene bili izuzeti i svi hrvatski brodari u nacionalnoj plovidbi. Hrvatski brodari na čije se poslovanje Konvencija ima odnositi već imaju usklađene standarde sa onima iz Konvencije s obzirom da je sadržaj konvencije već preuzet uredbom koja je na snazi, pa stupanjem na snagu konvencije neće nastati novi troškovi, ni administrativne obveze za adresate ovog zakona, kao ni nastati potreba za osiguranjem dodatnih sredstava u istu svrhu u državnom proračunu RH. Što se postrojenja za reciklažu tiče u RH kao i u većini država članica EU nema jer je RH i prije donošenja ove Konvencije cijenila naš Jadran s obzirom da je postupak recikliranja brodova naročito pod standardno kako se provodi diljem svijeta opasan za morski okoliš.

Ostanite za govornicom, imate jednu repliku. Kolega Šimičević, izvolite. Evo zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora.

Nama je interes da se ovakva međunarodna konvencija usvoji na globalnoj razini što je prije moguće. Da bi ona bila usvojena potrebno je 15 zemalja ratificiranja koje imaju svoju ukupnu flotu, 40% ukupne flote iznad 500 bruto tona.

Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Prvi je na redu Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, poštovani kolega Nikola Grmoja. Kolega nije ovdje, pa gubi pravo govora. Onda ide sada Klub zastupnika HDZ-a poštovani kolega Branko Bačić. Izvolite.

Klub zastupnika HDZ-a podržati će ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova. Ono što bih uvodno rekao, a dijelom je to već rekao i gospodin državni tajnik konvencija je potpisana u Hong Kongu 2009. godine. Međutim, ona još nije stupila na snagu, jer je nije potpisao i usvojio, ratificirao dovoljan broj država članica ove Međunarodne konvencije čija nosivost brodova, čija ukupna flota prelazi 40% flote. Međutim, s obzirom da smo članica EU, s obzirom da nam je vrlo važno očuvanje morskog okoliša, EU je pokrenula proceduru usvajanja gotovo identičnog teksta kroz svoju uredbu. I mi smo tu uredbu prošle godine ovdje u Hrvatskom saboru, čini mi se u rujnu usvojili i praktički gotovo identične odredbe ove konvencije implementirali u naše zakonodavstvo na način da smo usvojili uredbu Europske komisije. Ono što je važno reći to je da se ova konvencija, a tako i uredba Europske komisije ne odnosi na cijelu flotu pojedine države članice EU. Ne odnosi se na brodove čija je nosivost manja od 500 tona sa jedne strane, ne odnosi se niti na ratne brodove, a ne odnosi se ni na brodove koji plove u nacionalnoj plovidbi, dakle koji nisu u međunarodnoj plovidbi, koji obavljaju kabotažu.

Ono što je važno reći, to je da se ovakve konvencije donose prije svega kako bi pod okriljem Međunarodne pomorske organizacije kako bi se onemogućila plovidba diljem svijeta kod standardnih brodova koji ne ispunjavaju uvjete koji su u međuvremenu dviju najvažnijim Međunarodnim konvencijama, koje govore o zaštiti života i sigurnosti života na moru. To je SOLAS konvencija i druga koja govori o zaštiti morskog okoliša MARPOL konvencija ne ispunjavaju. Tako da je u međuvremenu zaključiti tim dviju, tim dvima međunarodnim konvencijama Međunarodne pomorske organizacije podignuta razina kvalitete sigurnosti plovidbe, a samim time i života pomoraca, ali i očuvanja morskog okoliša.

I na taj način države članice pristupaju, provodeći ovu konvenciju takvom postupku da ubrzavaju, ubrzavaju izgradnju svoje nove flote, novih brodova, a ove brodove koji su podstandardni šalju u rezališta odnosno vrše tzv. popularni scraping. S obzirom da 90% cjelokupnog svjetskog prometa se obavlja morem vrlo je važno da se, da taj promet bude siguran, a da bi bio siguran moraju ti brodovi biti dovoljno kvalitetni, moraju biti dovoljno sposobni da takvu plovidbu obavljaju, da se ona može smatrati, smatrati sigurnom plovidbom i zbog toga kao što sam to i rekao već brojne države prave …/nerazumljivo/… koje su ozbiljne države sa ozbiljnom trgovačkom flotom, rade, rade nove brodove tako da je danas u svijetu prosječna starost brodova koji plove, a koji su preko 500 tona nosivosti negdje oko 21 godinu njihova je prosječna, prosječna starost.

Koliki je značaj svjetskog pomorstva i svjetske pomorske flote govori podatak da je, a prema podacima Međunarodne pomorske organizacije prošle godine 2019. izgrađeno 1.435 brodova čija je nosivost gotovo 100 miliona tona odnosno 99 tisuća tona. S obzirom da je vrlo veliki broj, to sam rekao brodova koji ide u taj tzv. scraping ovom se konvencijom propisuje način kako će, koji to brodovi s jedne strane i s druge strane kako država odnosno brodogradilište koje obavlja to rezalište ili bolje rečeno reciklažu koje uvjete mora ispunjavati. Inače s obzirom da to u pravilu značajno i košta i troškovi su samog recikliranja danas se na jugu Azije provodi takva jedna, jedna metoda izvlačenja starog broda na plažu gdje se onda on tamo reže, reciklira itd. U Hrvatskoj smo mi imali jedno rezalište Sv. Kajo ako se ne varam koji je bio pored Trogira dole u Splitsko-dalmatinskoj županiji koji je godinama služio kao rezalište brodova i na taj način se tamo odvijao taj tzv. scraping odnosno rezalište. Ovom metodom koja će se provoditi na temelju ove konvencije reciklaža se odnosi i na način da se, da željezo čelik od kojega je građen brod nije otpad, on postaje sirovina jer se recikliranjem kasnije i lijevanjem u ljevaonicama on može ponovno može koristiti za izgradnju brodova ili pak može se koristiti za ovaj za upotrebu u drugim industrijama gdje je čelik osnova, a znamo da je čelik itekako jedna od podloga gotovo najvećeg dijela industrije. Stoga je vrlo važno da evo da mi kao država koja ima relativno za državu sa 4 miliona stanovnika značajnu flotu da poštivajući odredbe ove konvencije doprinosimo sigurnosti svjetskih mora, sigurnosti Jadrana kao poluzatvorenog mora. Inače naša flota je jedna od kvalitetnijih svjetskih flota, ona je zahvaljujući mjerama koje smo provodili u okviru državne i pomorske administracije prije svega Ministarstva mora, kroz lučke kapetanije kroz Hrvatski registar brodova, inzistiranjem na izgradnji novih brodova i brojnim poticajima i subvencioniranjem izgradnje brodova kako u hrvatskom prije svega u hrvatskim brodogradilištima. Dugo vremena smo s tim subvencijama koje su iznosile oko 20% omogućili najvećim hrvatskim brodarima i tankerskoj plovidbi i atlanskoj plovidbi i Jadroplovu i Uljanik plovidbi da obnove svoju flotu pa da onda mogu, mogu ispuniti ovakve uvjete. I zahvaljujući tom činjenicom da je prije ulaska u EU, a za što smo morali flotu obnoviti doista smo našu flotu digli na vrlo visoku razinu. Postoji jedna tzv. pariška lista vrijednosti kvalitete, spremnosti brodova da ispunjavaju sve međunarodne konvencije. Ta jedna rang lista govori o državama koje imaju snažnu, jaku, obnovljenu, modernu flotu i one koje imaju podstandardne brodove, mi smo bili tu negdje na sredini dugi niz godina, naša nacionalna flota da bi prije ulaska u EU negdje 2010., '11. godine ušli na vrh te liste tzv. Pariškog memoranduma gdje su onda dakle naši brodovi i naše posade prepoznate kao jedne od najboljih trgovačkih flota u svijetu. I to je u tom smislu mislim da možemo na naše brodare, na naše pomorce doista biti ponosni jer su pozicionirani u samom vrhu i svjetske međunarodne flote, a s druge strane i naši su pomorci jedni od najobučenijih i najpriznatijih pomoraca u svijetu. Hrvatska ima negdje preko 20.000 pomoraca koji plove i na brodovima koji plove u nacionalnoj plovidbi, ali isto tako još i više negdje oko 17.000 pomoraca koji plove u međunarodnoj plovidbi. Oni su praktično jedni od onih koji pokazuju da je Hrvatska i de facto i de jure prava pomorska država i da je pomorstvo u Hrvatskoj je vrlo važna djelatnost. Evo, što mi možda još nije ostalo do kraja gospodine državni tajniče što bi trebalo obrazložiti da li ćemo kada stupi na snagu ova konvencija, tada stupa na snagu i naš zakon jer u završnim odredbama i piše da će sam zakon stupiti na snagu kad se ispune uvjeti koji su propisani samom konvencija, je li tada onda naš zakon kojega smo prošle godine usvojili, a koji je implementirao u hrvatsko zakonodavstvo samu uredbu EU, da li će tada taj zakon i dalje ostati na snazi s obzirom da tretiraju gotovo identičnu problematiku, ovu koja je izašla iz Međunarodne pomorske organizacije i onu od prije godinu dana koja je praktično implementirana na temelju europske uredbe a obrađuju na identičan način istu temu pa da li će onaj zakon biti s time, ovim zakonom stavljen van snage. Idemo na drugu raspravu. Klub zastupnika Domovinskog pokreta poštovani kolega Davor Dretar.

Pozdrav svima i eto samo da citiram nekoliko rečenica iz ovog materijala kojeg smo dobili. Dakle, radimo i pričamo o procesu rastavljanja brodova koji su izvan upotrebe, odnosno nisu više sposobni za sigurnu plovidbu i to u materijale od kojih se ponovno izgrađuju novi brodovi ili koji se kao sirovina koriste u nekoj drugoj industriji. Dakle, jedna od najemotivnijih priča iz književnosti ili pjesništva svijeta dolazi u trenutku kada brod odlazi u rezalište. To je jedna jako, jako, jako simbolička gesta, odnosno jedan čin koji ima jako puno divnih, emotivnih stvari. Znate i sami kako izgledaju te pjesme. No realnost govori da je Hrvatska pomorska zemlja sa izuzetno dugom tradicijom gradnje brodova od onih drvenih, od onih najjednostavnijih struktura pa do sposobnosti hrvatskih brodogradilišta da rade i proizvode i stvaraju najmodernije brodove na svijetu. O problemima sa našim brodogradilištima nećemo trenutno govoriti, jer jednostavno i na sjednici samog odbora na kojoj smo sudjelovali bilo je stvarno ugodno raspravljati sa kolegicama i kolegama, pa ćemo vjerujem u tom duhu i završiti ovu raspravu. Samo ću eto napomenuti još neke stvari koje su spomenule i kolegice i kolege. Dakle, od primjene ove konvencije bit će izuzeti ratni, pomoćni ratni ili drugi brodovi.

Ono što je isto dobro sređeno i uređeno jest da po stupanju na snagu konvencije, u odnosu na RH hrvatska nadležna tijela provode preglede i inspekcije brodova i izdaju im svjedodžbe u skladu sa njenim odredbama. Dakle, potvrđivanje konvencije od strane RH ubrzat će postupak stupanja na snagu konvencije, a njezino stupanje na snagu doprinosi onome što jest jedna od glavnih odrednica nas kao države zaštiti morskog okoliša, našeg Jadranskog mora, a naravno u nekom širem smislu i osiguranju poštenije tržišne utakmice i jednakosti tržišnih uvjeta brodara na svjetskoj razini. Dakle, tijekom reciklaže broda može se dogoditi puno nezgodnih stvari. Ne ostaje nam samo čelik kako je uvaženi kolega Bačić rekao. Malo sam se raspitao oko ljudi koji su se bavili takvim poslom. Na jednom ozbiljnom teretnom brodu može biti više stotina kilometara električnih kablova koji u sebi sadržavaju razne metale kao što su bakar, cink i drugi koji bi dolaskom naravno u okoliš mogli prouzročiti ogromne štete i ne daj Bože i nekakvu ekološku katastrofu. Tako da smo mi kao Klub zastupnika Domovinskog pokreta u potpunosti suglasni sa prihvaćanjem ove konvencije i nju ćemo, dakle apsolutno podržati. Čuvajmo našu Hrvatsku, čuvajmo naše more. Brodovi koji više nisu sigurni za plovidbu najmanje su tehnički problem, a najviše su problem naravno po živote pomoraca. Hrvatska je zemlja koja ima puno pomoraca koji ne plove samo po hrvatskim, nego i po svjetskim morima. Svima njima želimo mirno more i brz povratak svojim obiteljima. Hvala lijepa. Sada ćemo priječi na pojedinačnu raspravu. Prijavio se kolega Pero Ćosić, izvolite.

Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predlagatelji iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, uvažene kolegice i kolege. Ova konvencija predstavlja novi međunarodno-pravni instrument koji je u duhu zaštite okoliša i zdravlja ljudi, te sigurnosti plovidbe propisuje unificirana pravila o recikliranju brodova, odnosno o procesu rastavljanja brodova koji više nisu sposobni za sigurnu plovidbu. Brodovi se recikliraju u materijale od kojih se ponovo izgrađuju novi brodovi i koji se kao sirovina koriste u nekoj drugoj industriji. Kad uzmemo u obzir međunarodni narav plovidbe, te činjenicu da se oko 80% svjetske trgovine po volumenu i 70% po vrijednosti odvija morem, jasno nam je da je potrebno unificirati odredbe vezane za recikliranje brodova na svjetskoj razini, a isto tako neupitna je važnost sigurne pomorske plovidbe za ljudske živote. Stoga je i namjera međunarodne pomorske organizacije da spriječi dosadašnja recikliranja brodova koja su doprinosila onečišćenju okoliša. Europski brodari već od 2018. godine imaju usklađene standarde sa onima iz navedene konvencije. Znači velika komercijalna pomorska plovidba koja plove pod zastavom države članice EU, moraju se reciklirati u sigurnim i ispravnim postrojenjima koja su uvrštena u europski popis postrojenja za recikliranje brodova. Studeni 2020. godine u europskom popisu nalaze se 43 postrojenja za reciklažu brodova i to 11 u državama članicama EU, u Velikoj Britaniji, Norveškoj. Posao recikliranja brodova prilika je za poticanje kružnog gospodarstva i stvaranja zelenih poslova u Hrvatskoj. Postrojenja sa europskog popisa imaju sposobnost obrade svih brodova koji plove pod zastavom država članica EU a znatno i veće kapacitete, tako da nema više izgovora za slanje brodova u opasna i onečišćenja postrojenja koja se nalaze izvan EU. Brodovlasnici u EU upravljaju sa oko 40% svjetske trgovačke flote. U godinama prije donošenja ove europske uredbe bili su odgovorni za oko trećinu tonaže dotrajalih brodova nasukanih u brodogradilištima niskih standarda u jugoistočnoj Aziji. Svake godine se proda i odveze na rezalište otprilike 1000 brodova radi rastavljanja. Oko 70% tih dotrajalih brodova završava na plažama u Indiji, Bangladešu ili Pakistanu gdje se reže opasnim metodama. Njihova rezališta su najprofitabilnija zbog kupoprodajne cijene željeza, ali također i zbog niske i jeftine radne snage. Međutim, razina radničkih prava, onečišćenje okoliša, te zdravlja ljudi veliki su problem u zemljama azijskog podkontinenta zbog neprovođenja propisa konvencije, te dugogodišnjeg lošeg načina provođenja procesa recikliranja. Teško je govoriti o mogućnosti da li će se takvo postrojenje izgraditi kod nas, jer čeliku je osnovni otpad sa brodova. Bez hrvatske čeličane gotovo je teško govoriti o konkurentnosti brodarske industrije na međunarodnom tržištu bilo da se radi ili brodogradnji ili reciklaži brodova. Međutim, sve veći broj brodova zastarijeva i povlači se iz uporabe. Sada imamo priliku evo pripomoći, založiti se da se spriječe, smanje i svedu na minimum nesreće, ozljede i drugi negativni učinci za ljudsko zdravlje i okoliš koji se događaju u tim zemljama prilikom recikliranja brodova i uklanjanja opasnog otpada koji oni sadrže. Još kod donošenja ovog zakona imamo i priliku.

Prvi je kolega Šimičević, izvolite. Evo zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi zastupniče, jako je važno da očuvamo naše more, naše podmorje, našu obalu. Jasno da je ova konvencija izuzetno važna. Ono što sam ja vas htio pitati da li je možda ovo prilika za nas obzirom da smo mi pomorska zemlja, da se opet oformi određeno rezalište za ove stare brodove s obzirom da je puno lakše možda ovdje zaposliti ljude, nego u gradnji novih brodova koji su uvijek poprilično velik izazov za same graditelje. Pa evo nešto o tom sam i rekao ovdje u svom govoru.

Međutim, što se događa? Znači vi morate kupiti brod da bi ga prerađivali, a onda morate prodati to željezo nekoj čeličani, nekoj željezariji. Mislim da mi jednostavno nemamo tu nekih ekonomskih opravdanja, da ćemo teško moći privući te brodove da dolaze ovdje u Hrvatsku, u naša rezališta jer ne možemo taj čelik i ostalu sirovinu koju dobijemo sa broda kvalitetno prodati. Jer evo dugo godina smo se odredili na turizam kao jednu od grana industrije koja dosta puni naš proračun. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Čosić, ono što nisam rekao, a sad ću spomenuti to je da je broj recikliranih brodova obrnuto proporcionalan visini vozarine. Usprkos ovakvoj konvenciji koja još nije stupila na snagu, a za koju bi bilo dobro da na snagu stupi 78% svih brodova koji odlaze u rezalište u stvari se reže na način metodom plaže, da se negdje u južnoj Aziji izvlače u neku muljevitu plažu i tamo se onda oni recikliraju što opet donosi do ugrožavanja okoliša. To bi bilo dobro da se u ovom poslu nađe interes ozbiljnih država i da ovakva ih jedna konvencija praktično na to sili, da rade taj skraping brodova po uvjetima koji su propisani, koji čuvaju okoliš prije svega, a prije svega morski okoliš.

Znači treba i novih, svježih brodova. Stare jednostavno gospodarstvo po tim pokazateljima ne bi moglo biti moguće, ne bi se moglo održati da nema pomorske plovidbe. Ako nema posla, nema za brod, ako ga on može prodati tako da nešto zaradi, brod je već star ili se mijenjaju neke uredbe kojima se ti brodovi moraju dorađivati, opremati što je dosta skupo i ekonomski neisplativo. U tim uvjetima se događa da se ljudi odlučuju svoje brodove određene slati na rezalište. Hvala kolegi Ćosiću. I idemo još završno u ime predlagatelja, poštovani državni tajnik Josip Bilaver.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena zastupnice, zastupnici. Kao što ste imali prilike ranije čuti, usvajanje Konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova iz 2009. godine je u interesu kako hrvatskih tako i svih europskih brodara. Oni naime u svom poslovanju već primjenjuju visoke standarde sigurnosti i odgovorno se odnose prema morskom okolišu obzirom da zbog Europske uredbe broj 1257/2013 o recikliranju brodova koja je u svom sadržaju propisala sve standarde koja i ova konvencija propisuje već primjenjuju što i sama konvencija koja se ovdje potvrđuje traži. Naime, odgovoran odnos prema morskom okolišu kao i ljudima koji rade na poslovima recikliranja brodova mora postati univerzalno vrijedeći standard poslovanja u pomorstvu, a ne predstavljati teret zbog kojeg je europsko uključno i hrvatski brodari gube tržišnu utakmicu u odnosu na jeftinije i podstandardno poslovanje brodara iz trećih država. Dakle, donošenjem ovog zakona neće nastati dodatni troškovi ili administrativne obveze za hrvatske brodare koji pravila koja konvencija propisuje već ionako primjenjuju sve kako je naprijed već opisano, a osigurat će pošteniju tržišnu utakmicu i jednako, i jednakost tržišnih uvjeta brodara na svjetskoj razini. Također, gospodine zastupniče Bačić s obzirom da je uredba EU i dalje na snazi postojeći zakon se dakle neće mijenjati dok god je ona na snazi. Predlažem stoga da usvojite ovaj konačan prijedlog zakona. Izvolite. Gospodine državni tajniče ova se uredba ne odnosi na brodove u nacionalnoj plovidbi, a nama kao državi koja je obalna država jednog poluzatvorenog mora kao što je Jadran vrlo je važno da brodovi koji plove budu sigurni. Stoga je jasno i obveza naše pomorske administracije da se učini sve kako bi se naši brodari, a to je Zakonom o obalnom linijskom pomorskom prometu na određen način prisiljavali da grade nove brodove, a da ove podstandardne starije brodove praktično ili prodavaju ili oni idu u rezalište, pa u tom smislu je dobro da je da ministarstvo svim svojim uredbama za raspisivanje natječaja, za obavljanje javnog linijskog pomorskog prometa kojim se povezuju hrvatski otoci također protežira, forsira izgradnju novih brodova. Dobro ste primijetili nama je izuzetno važno da se u Jadranu pridržavaju i da se poštuju najveći ekološki standardi.

Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Idemo sada na drugu točku, to je: - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma iz Cape Towna iz 2012. o provedbi odredaba Torremolinos protokola iz 1993. na Torremolinos međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova iz 1977., drugo čitanje, P.Z. broj 82 Predlagatelj je Vlada RH na temelju Članka 85. Temeljem navedenog članka Poslovnika propisano je da se zakoni kojima se u skladu s Ustavom RH potvrđuju međunarodni ugovori donose u pravilu u jednom čitanju. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, pa sada pozivam ponovo predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje, poštovani državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Josip Bilaver, izvolite. Poštovani uvažene zastupnice i zastupnici pred vama se nalazi Konačan prijedlog Zakona kojim se potvrđuje Sporazuma iz Cape Towna iz 2012. o provedbi odredaba Torremolinos protokola iz 1993. na Torremolinos međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova iz 1977. godine. Sporazum sadrži obvezujuće mjere za sigurnost plovidbe ribarskih brodova duljine veće od 24 metra koji plove na otvorenom moru na način da uređuje glavne odrednice sigurnosti plovidbe takvih brodova kao što su stabilitet, sposobnost za plovidbu, strojeve i električne instalacije, sredstva za spašavanje, komunikacijsku opremu, protupožarnu zaštitu i konstrukciju brodova. Obzirom da sporazum još nije stupio na snagu, a EU je problematiku osiguranja sigurnosti plovidbe ribarskih brodova smatrala iznimno važnom za harmonizaciju i na razinu nje same Direktivom Vijeća 97/

Nastavno na navedenu odluku RH je 2019. godine pod okriljem Međunarodne pomorske organizacije potpisala i Torremolinos deklaraciju gdje se još jednom obvezala na ratifikaciju navedenog sporazuma, a za vrijeme prvog predsjedanja RH Vijećem EU dala i poseban dodatan doprinos ubrzanja postupka stupanja na snagu ovog sporazuma. Naime, Republika Hrvatska na ministarsko-pomorskoj konferenciji održanoj u Opatiji, dana 10. ožujka 2020. godine u suradnji sa Međunarodnom pomorskom organizacijom organizirala ponovno potpisivanje navedene deklaracije koju je potom u Opatiji potpisalo nekoliko država članica EU – Portugal, Poljska i Bugarska obvezavši se pritom na skoru ratifikaciju ovog važnog sporazuma, a sve s ciljem ubrzanja stupanja na snagu istoga. Slijedom navedenog a naročito obzirom da je na ministarskoj konferenciji u Opatiji RH preuzela inicijativu u borbi za brže stupanja na snagu sporazuma, predlažemo donošenje ovog Konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju sporazuma čime bi isti postao dijelom unutarnjeg pravnog poretka RH, a čime bi RH doprinijela ispunjenju europskog, ali i osobnog interesa bržeg stupanja na snagu sporazuma. Republika Hrvatska će kao pomorska zemlja potvrđivanjem ovog međunarodnog ugovora utvrditi svoje mjesto među skupinom zemalja koje se odgovorno odnose prema sigurnosti ribarskih brodova i radnika na istima. Završno, s obzirom na prirodu postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora kojim država formalno izražava spremnost da bude vezana već sklopljenim međunarodnim ugovorom, kao i činjenicu da se u ovoj fazi postupka u pravilu ne mogu vršiti izmjene i dopune teksta međunarodnog ugovora predlaže se ovaj konačan prijedlog zakona. Nema replika, pa možete na mjesto. Pozivam sada predstavnike odbora žele li uzeti riječ? Ako ne, otvaram raspravu. Budući da ga nema, on gubi pravo govora, pa idemo na Klub zastupnika HDZ-a poštovana kolegica Ljubica Maksimčuk. Izvolite. Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama se danas nalazi Konačan prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma iz Cape Towna iz 2012. godine o provedbi odredaba Molinos protokola iz 1993. godine, Torremolinos Međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova iz 1977. godine. Na diplomatskoj konferenciji održanoj 1997. godine u španjolskom gradu Torremolinosu usvojena je prva Međunarodna konvencija posvećena sigurnosti ribarskih brodova. Jedan od glavnih razloga zašto se Torremolinos konvencija, zašto do sada nije stupila na snagu bio je taj što je svoje tehničke zahtjeve temelji na SOLAS konvenciji iz 1974. godine koja je najvažnija međunarodna konvencija iz područja sigurnosti plovidbe, Konvencija o zaštiti ljudskih života na moru. Kako navedeni protokol još nije stupio na snagu u Cape Townu je u razdoblju od 9 do 11. listopada 2012. godine pod okriljem međunarodne pomorske organizacije održana međunarodna konferencija na kojoj se razmatralo usvajanje novog sporazuma kojim bi se omogućila provedba odredaba međunarodnog instrumenta o sigurnosti ribarskih brodova rezultirajući donošenjem Sporazuma iz Cape Towna iz 2012. godine o provedbi odredaba Torremolinos protokola iz 1993. godine, na Torremolinos međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova iz 1977. godine. Sporazum sadrži obvezujuće mjere za sigurnost plovidbe ribarskih brodova duljine veće od 24 metra koje plove na otvorenom moru na način da uređuje glavne odrednice sigurnosti plovidbe takvih brodova kao što su stabilitet, sposobnost za plovidbu, strojeve, električne instalacije, sredstva za spašavanje, komunikacijsku opremu, protupožarnu zaštitu i naravno konstrukciju brodova. S obzirom na to da sporazum još nije stupio na snagu a na razini EU već su utvrđeni stroži sigurnosni standardi koji se temelje na Torremolinos protokolu donošenjem ovog zakona ubrzat će se stupanje na snagu navedenog sporazuma na međunarodnoj razini. Republika Hrvatska kao pomorska zemlja potvrđivanjem ovog međunarodnog ugovora utvrdit će svoje čvrsto mjesto među skupinom zemalja koje se odgovorno odnose prema sigurnosti ribarskih brodova i radnika na istima. Da bi se poštivali standardi ne samo na području EU nego i u svijetu, potrebno je poštivanje ovih standarda zadanih konvencijom. Stoga je potrebna i ratifikacija najmanje 22 države. Idemo sada na raspravu Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, ponovo je sa nama kolega Davot Dretar. Izvolite.

Mi ovdje moramo jednostavnim zahvatom pristati da predstavnici nadležnog ministarstva postižu, potpišu ovaj sporazum i oko toga apsolutno nema niti jednog jedinog problema. Sigurnost nema alternativu, naročito ne sigurnost ljudi koji su na brodovima, koji plove ne samo Jadranom nego i svim ostalim morima svijeta. Eto baš sam jučer razmišljajući malo o ovome poslije podne vrtio kanale i naletio na jednu vrlo zabavnu televizijsku emisiju u kojoj se prate ribari koji love nekakve velike rakove i nešto.

Sigurnost nema alternativu i zato će i Klub zastupnika Domovinskog pokreta podržati naravno, odnosno pristati da predstavnici ministarstva potpišu ovaj sporazum. Na žalost na našoj raspravi koja se održala kroz saborski odbor saznao sam jednu činjenicu koja me baš nije razveselila, a to je da trenutno u Hrvatskoj nemamo niti jedan ribarski brod koji bi spadao pod odrednice ovoga sporazuma zato što nisu duži od 24 metra. Ali sam eto onda saznao još nešto i to je da jednostavno konfiguracija naše obale i način ribolova kod nas jednostavno ne zahtijevaju tako velike odnosno dugačke ribarske brodove. No, bitno je ovu konvenciju, odnosno ovaj sporazum potpisati i zbog naših pomoraca koji ne plove na brodovima isključivo po Jadranskome moru, plove i na brodovima stranih kompanija, na svim svjetskim morima, pa tako i na ribolovnim brodovima. Pa evo na ovaj način mi se još jednom pridružujemo bilo kojoj inicijativi da se sigurnost hrvatskih, pa i svih ostalih mornara na svijetu apsolutno podrži kako god. Raspravljali smo i o činjenici hoće li ovakav sporazum donijeti neke probleme u budućnosti hrvatske brodogradnje što se tiče ribarskih brodova, te smo zaključili da ne i da se to ne bi smjelo dogoditi. Naravno da će se i ovaj sporazum ne odnositi na tradicijsku brodogradnju i brodogradnju drvenih brodova. Vjerujemo da će to sve skupa biti tako, pa ovdje još jednom potvrđujemo našu spremnost da u potpunosti podržimo ovaj sporazum. Evo vi Zagorci i mi Bilogorci eksperti za ovu problematiku. Brzo smo se usuglasili. Dobro. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sada ćemo napraviti malu stanku, pa ćemo onda nakon toga ići i na treću točku. O amandmanima će izjašnjavanje početi u 15,00 sati jer čekamo još da nam Vlada dostavi svoje odgovore na prijedloge zastupnika i zastupnica. Nastavljamo u 11 sati i 15 minuta.

Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici, nastavljamo s radom. - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje dijela projekta Hrvatska dovršetak autoceste na koridoru 5C, drugo čitanje, P.Z. broj 84 Predlagatelj je Vlada na temelju članka 85. Temeljem navedenog članka Poslovnika propisano je da se zakoni kojima se u skladu s Ustavom Republike Hrvatske potvrđuju međunarodni ugovori donose u pravilu u jednom čitanju. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Pozivam sada predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje. Ponovo poštovani Josip Bilaver, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Pred vama je Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje dijela projekta Hrvatska dovršetak autoceste na koridoru 5C. Predloženim zakonom potvrđuje se Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje dijela projekta Hrvatska dovršetak autoceste na koridoru 5C sklopljenog 2. srpnja 2020. godine. Zajmom će se društvu Hrvatske autoceste d.o.o. osigurati dio sredstava za financiranje dovršetka izgradnje dvije dionice koridora 5C koje se odnose na 17 i pol kilometara dugu dionice između mosta Halasica i Belog Manastira te 5 kilometara dugu dionicu između Belog Manastira i mađarske granice kao i nabavu i instaliranje pripadajuće opreme za autocestu. Ukupna procijenjena vrijednost projekta Hrvatska dovršetak autoceste na koridoru 5C iznosi 107 milijuna eura pri čemu je EBRD spreman financirati dio potrebnih sredstava u iznosu od 55 milijuna eura.

Neki od uvjeti zajma. Rok i način otplate 15 godina uključujući 3 godine počeka na otplatu glavnice te 12 godina otplate uz varijabilnu kamatnu stopu 6-mjesečni euroibor plus 1% marže. Koridor 5C međunarodna prometna poveznica Mađarske, Istočne Hrvatske i BiH s Jadranskim morem, a proteže se od Budimpešte do luke Ploče. Kada koridor 5C bude u potpunosti dovršen u prometnom će smislu pridonijeti povećanju udobnosti i skraćenju vremena putovanja te povećanju sigurnosti prometa te će na sebe preuzeti veći dio teretnog prometa u ovom dijelu Europe, a gospodarske benefite novog prometnog pravca vrlo će se brzo osjetiti u sve tri zemlje. S obzirom na prirodu postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora kojim država i formalno izražava spremnost da bude vezana već potpisanim međunarodnim ugovorom kao i na činjenicu da se u ovoj fazi postupka u pravilu ne mogu raditi izmjene ili dopune teksta međunarodnog ugovora predlažemo da se ovaj Prijedlog zakona raspravi i prihvati u Hrvatskom saboru. Prvi je kolega Bačić.

Ono što vam želim reći s obzirom da je on važan i za luku Ploče, jer luka Ploče onda postaje ulazna luka Europske unije i bitno skraćuje promet koji ide prema Jadranu ulaskom u luku Ploče i nastavkom 5C koridora, bilo bi dobro da Ministarstvo, jasno i Hrvatske autoceste sukladno odluci Vlade nastave sa realizacijom projekta izgradnje autoceste do Pelješkog mosta, a onda i na Dubrovniku.

Ta postojeća mreža glavnih koridora je trenutno u razmatranju i ide u izmjene.

Hrvatska bi time trebala apsolutno profitirati jer osim postojećih koridora nama je interes da Hrvatska dobije i western balkan alpine corridor kao i jadransko-jonski koridor. Upravo će i ovim 5C koridorom i jadransko-jonskim koridorom i luka Ploče, ali i buduća trasa autoceste od postojećeg čvora do Dubrovnika dobiti veću mogućnost financiranja iz europskih sredstava. Sada je na redu poštovani kolega Ačkar. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani glavni tajniče smatram da bi bilo dobro istaknuti koja je cijena izgradnje ove dionice te koja je cijena po kilometru u odnosu na ostale dionice. Poštovani zastupniče natječaj za izgradnju ove dionice je bio otvoreni međunarodni postupak javne nabave. Postignuta cijena je 443 milijuna kuna. Kada to podijelite sa kilometražom onda dolazimo do cijene od 65 milijuna kuna po kilometru.

Međutim, važno za napomenuti je da je na cijenu utjecala i konfiguracija tla kao i nedostatak odnosno nepostojanje na ovoj dionici tunela, velikih vijadukata što je svakako pridonijelo smanjenju odnosno manjoj cijeni, nego što je to uobičajeno bilo do sada. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani državni tajniče, prije nekoliko godina Brodarski institut je radio jednu studiju uvažavajući činjenicu da 60% svjetske trgovine ide Suetskim kanalom, došao je do zaključka s aspekta financija i emisije CO2 da su luka Ploče u tom dijelu povoljnija i od Trsta, i od Roterdama za dobar dio Srednje Europe. Dakle, ovo učvršćuje opravdanost jedne ovakve odluke, jedne ovakve investicije. Moje pitanje je, razmišlja li se o dovršetkom ovoga projekta angažiranju željezničkih potencijala Ploče – Vinkovci što bi dodatno dalo jednu dodanu vrijednost i Slavoniji i luci Vukovar?

Nama je svakako stalo da se unaprijedi njezin razvoj.

Što se tiče željeznica kroz Republiku Hrvatsku upravo na toj dionici od Vukovara do Vinkovaca trenutno modernizacije dionice pruge što će svakako doprinijeti boljem prometu. Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani državni tajniče s obzirom da dolazim iz Grada Osijeka ne moram posebno napominjati što koridor 5C znači za istok Hrvatske što bolja povezanost, kakvu perspektivu otvara za nas na istoku Hrvatske.

Naime zadnja dionica u iznosu odnosno u duljini od 5 km od mađarske granice do Belog Manastira još uvijek nisu započeli radovi. Za predmetnu dionicu je proveden postupak procjene utjecaja zaštite na okoliš te je ishođeno rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš. Nakon toga možemo pristupiti odnosno Hrvatske autoceste idu u postupak javne nabave. Predviđen je i završetak te dionice koja će biti onda u potpunosti i koja će tada imati cjelokupan svoj smisao je predviđen za sredinu 2024. godine. Zahvaljujem državnom tajniku. Slobodni ste. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne, otvaram raspravu. Prvi na redu Klub Hrvatskih suverenista i kolega Zekanović. Kolege Zekanovića nema tako da gubi pravo na raspravu. Pa onda idemo na Klub zastupnika HDZ-a poštovani kolega Ivan Radić. Izvolite.

Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Vjerujem da neće biti iznenađenje ako odmah na početku svoga izlaganja naglasim da ću kao Osječanin i saborski zastupnik koji dolazi iz IV. Izborne jedinice s osobitim zadovoljstvom podržati Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje dijela projekta Hrvatska dovršetak autoceste na koridoru 5C. Za Osječko-baranjsku županiju, ali i za moj Osijek prometni koridor 5C je od iznimne važnosti. Naime, po svojem završetku on će povezivati Budimpeštu, Osijek, Sarajevo i Ploče, a ujedno će predstavljati i iznimno važnu poveznicu koja će gospodarski i prometno objediniti prostor srednje Europe sa njezinim jugoistočnim dijelom.

Predmetnim zakonom potvrđuje se Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj kojim će se financirati dio projekta Hrvatska dovršetak autoceste na koridoru 5C, a društvo Hrvatske autoceste d.o.o. obvezalo se kao zajmoprimac redovito i u potpunosti izvršavati sve financijske obveze.

Zajmom bi se društvo Hrvatske autoceste d.o.o. osigurao dio sredstava za financiranje dijela projekta čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi 107 milijuna eura, pri čemu je Europska banka za obnovu i razvoj spremna financirati dio potrebnih sredstava u iznosu od 55 milijuna eura. Važno je napomenuti da će sredstva zajma biti na raspolaganju u iznimno kratkom roku.

Za ovom govornicom posebno želim spomenuti osječko-baranjskog župana Ivana Anušića koji je od početka svoga mandata 2007. godine stavio naglasak upravo na ovaj projekt dovršetak koridora 5C. Uz Vladu na čelu s predsjednikom Andrejom Plenkovićem on je definitivno jedan od najzaslužnijih osoba koje su svojim angažmanom i predanošću stvorile preduvjete za realizaciju ove iznimno bitne priče za istok Hrvatske. Sam projekt se idealno uklapa u još jednu veliku priču, a to je projekt Slavonija, Baranja i Srijem. Nastavak ovog velikog infrastrukturnog projekta također je dobra poruka imajući na umu i nezapamćenu krizu u kojoj se nalazimo što znači da Vlada Republike Hrvatske nije odustala od velikih infrastrukturnih projekata. Moram podsjetiti da je ne tako davno Vlada predviđena SDP-om odnosno SDP-ova Vlada odustala od izgradnje autoceste i dionicu o kojoj danas razgovaramo htjela izgraditi kao brzu cestu. Sreća da je takva loša odluka promijenjena i da je sadašnja Vlada odlučila izgraditi puni profil autoceste. Naravno za takvo nešto je bilo potrebno osigurati financijsku konstrukciju i projektiranje, ali da je odluka ostala kakvom su je kolege iz SDP-a zamislile Slavonija, Baranja i Srijem bili bi nepovratno oštećeni primjerice kao što smo i za vrijeme Vlade SDP-a podjelom na nus 2 regije smješteni nepravedno sa Zagrebom, u istu kategoriju sa Zagrebom. Ali ponavljam, srećom iako to nije današnja tema i to smo ispravili. Napreduje, to je ono najbitnije. Postoje ljudi koji žive na istoku Hrvatske, koji vole taj dio naše države i koji donose odluke u interesu ondje nastanjenog stanovništva. Slavonija, Baranja i Srijem sjajno su pozicionirani, a najveći grad Slavonije Osijek nalazi se gotovo u sredini 4 glavna europska grada. Bolja povezanost otvorit će novu perspektivu i omogućiti ono najbitnije, a to je gospodarski napredak i razvoj.

Njegov govor trebali bismo pratiti video vezom. Da li se čujemo kolega Hajduković. Ne znam što je problem? Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa dakle ja ću se nadovezati na raspravu svog kolege koji je govorio prije mene. Ljudi koji žive na istoku Hrvatske, da nećete vjerovati još ih ima i uza sve ovo što i kako se Vlada odnosi prema istoku Hrvatske još ima ljudi koji žive na istoku Hrvatske i ima još ljudi koji vole i žele ostati na istoku Hrvatske. Za istok Hrvatske jako je bitan upravo ovaj kako je kolega rekao koridor 5C zato što će on dovršiti i zaokružiti sliku što se tiče cestogradnje na međunarodnim koridorima koji prolaze kroz Republiku Hrvatsku.

Isto tako što se mađarske strane tiče, njihovih planova spajanja koridora to tek ostaje da se vidi jer još jedan mali dio dionice ostaje za spajanje između Mohača i same hrvatske granice. Ne znam kako je sa projektiranjem i ostalim potrebnim predradnjama da bi se započeli radovi. No u svakom slučaju oni su rekli da za sada ne planiraju spajanje odnosno da sa hrvatske strane već dugo vremena nije postojala namjera izgradnje … [[ne razumije se]] profila. S tim na umu treba pozdraviti apsolutno nastojanje Vlade da se dovrši ovaj projekt. No skrenuo bih pažnju i iskoristio bih ovu priliku na još druge važne projekte. Jedan se odnosi i na koridor 5C a to je naravno željeznički koridor i to je željeznička pruga od Osijeka preko Podravine na Koprivnicu, Križevce i onda prema Zagrebu. Dakle, ako govorimo o prometnoj povezanosti ne mogu ovo ne spomenuti.

Međutim da bi za nešto i za neke koridore mogli dobiti europski novac on treba biti prioritetan za sve države kroz koje prolazi, a za sada je željeznički koridor 5B prioritetan za Mađarsku. Dakle, ovo je posao i za naše Ministarstvo vanjskih poslova da se Mađarska uvjeri da je koridor 5C itekako bitan ovaj željeznički i za samu Mađarsku. Isto tako željeznička pruga od Osijeka prema Virovitici odnosno kasnije Koprivnici i Zagrebu je također bitna zbog gospodarskog povezivanja i Podravine, ali i Osječko-baranjske županije. Dakle, izuzetno je bitna pruga koja je na žalost u jako lošem stanju i samo je, ne želim biti zloguki prorok ali mislim da će samo čekamo vrijeme kada ćemo o njoj čitati u vrlo negativnim tonovima. Isto tako istraživanja pokazuju da u pravilu u krugu od nekih 30-tak do 50 kilometara od autoceste dakle gdje prođe autocesta se gospodarska aktivnost povećava 10 do 15% Mislim da će to biti izuzetan zamašnjak Baranje kroz koju će autocesta proći tim više što je Baranja iako se jako razvila u posljednje vrijeme, iako se jako puno ulagalo u kontinentalni turizam, u vinski turizam i sl. treba itekako još puno, puno poticaja da bi gospodarski dosegla razvoj koji je imala prije Domovinskog rata. Dakle, prema ovome što sam rekao ovo je izuzetno bitan projekt za istok Hrvatske da bi ljudi u njemu ovi koje još imamo tamo ostali, a možda se neki i vratili u doglednoj budućnosti. Isto tako moram reći potaknut raspravom koju sam čuo prije da jedino što je župan Anušić napravio u našoj županiji je podigao zapošljavanje i to značajno prije svega zapošljavajući u županijskoj upravi. A koridor 5C i njegov dovršetak nisu izmislili ni premijer Plenković niti župan Anušić, isto kao što ni mi nismo izmislili mnoge kosture koji su samo ispadali iz ormara kada smo preuzeli vlast 2011. godine.

Podsjetit ću neke mlađe možda među nama koji se ne sjećaju da je i tada bila gospodarska kriza i to ne mala prije svega uzrokovana globalnim kretanjima, ali onda uzrokovana i HDZ-ovim djelovanjem u unutrašnjoj politici. Podsjetit ću vas samo Fimi Mediae i mnoge druge medije kojima smo svjedočili i zbog kojih je na kraju dana i HDZ-e bio na optuženičkoj klupi i osuđen je kao i bivši premijer Sanader. U svakom slučaju ovaj projekat koji treba podržati je projekat koji puno znači za istok Slavonije, ali isto tako državni tajniče voljeli bismo čuti kolika je projekcija koštanja kilometra autoceste kroz Baranju, jer to je podatak koji nismo čuti na odboru, a bilo bi dobro da i mi, ali i zainteresirana hrvatska javnost taj podatak čuje barem na plenarnoj sjednici Hrvatskoga sabora. Sada idemo na pojedinačnu raspravu. Na redu je poštovani kolega Pero Ćosić. Izvolite.

Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege.

Donošenjem ovog Zakona društvo Hrvatske autoceste d.o.o. omogućio je kreditno zaduženje u iznosu od 55 milijuna eura čime se osigurava dio sredstava za financiranje dijela projekta dovršetka izgradnje autoceste na koridoru 5C čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi 107 milijuna eura. Svrha zajma je financiranje dovršetka izgradnje dviju dionica koridora 5C koje se odnose za 17 i pol kilometara dugu dionicu između mosta Halasice i Belog Manastira te 5 kilometara dugu dionicu između Belog Manastira i mađarske granice, kao i nabavku naravno sve i instaliranje sve pripadajuće opreme za autocestu. Koridor 5C dio je sveobuhvatne TEN-T mreže europskih koridora. Njegovom izgradnjom doprinosi se povećanju mobilnosti, teritorijalnoj, gospodarskoj i društvenoj koheziji svih regija i država kojima prolazi.

U prometnoj mreži Republike Hrvatske ovaj cestovni pravac predstavlja okosnicu Slavonije, Baranje i Srijema odnosno istočne Hrvatske te ujedno omogućuje najkraću vezu sjevernog kontinentalnog prostora preko teritorija Bosne i Hercegovine sa priobaljem i autocestom A10 kojim je omogućeno povezivanje zaleđa sa lukom Ploče, a nadalje povezivanjem autoceste A5 sa uzdužno formiranom autocestom A3 na osnovnoj TEN-T mreži omogućuje se bolja povezanost Slavonije i Baranje sa središnjom Hrvatskom i ostalim pravcima nacionalne autocestovne mreže. Zbog karakteristika terena kojim prolazi autocesta A5 predstavlja pravac koji iziskuje najmanja financijska ulaganja i izgradnju u odnosu na ostale pravce u Republici Hrvatskoj ocijenjena je kao što smo čuli od državnog tajnika približno 65 milijuna po kilometru i upravo što je kolega Hajduković pričao koliko dođe ovih 22 kilometra kroz Baranju ako je investicija planirana 107 milijuna eura. Znači 4,75 milijuna eura je po kilometru iliti neki približno 36 milijuna kuna po kilometru, a najznačajnija ulaganja su odnose se na one najzahtjevnije objekte pravca, a to su mostovi na rijekama Savi i Dravi.

Tijekom 2020. godine provedena su značajna restrukturiranja u društvu Hrvatske autoceste koje osiguravaju 2,3 milijarde kuna, manje opterećenosti na likvidnost društva u razdoblju 2021.-23. tijekom oporavka prihoda od cestarine uzrokovanog pandemijom korona virusa. Slijedom navedenog HAC je osigurao financijsku održivost i otpornost čime je sposoban podmirivati dospjele obveze budućeg razdoblja poslovanja iz redovnih poslovnih aktivnosti uključujući i predmetno zaduženje sa ERBD-om za dovršetak izgradnje 5C koridora. Svakako podržavam donošenje ovoga zakona kako bi se osigurao dio sredstava za dovršenje 5C koridora kao prioritetnog projekta za Hrvatsku koji je od iznimnog značaja za gospodarski razvoj područja kroz koji prolazi, dok će se evo u prometnom smislu pridonijeti povećanju udobnosti putovanja, skraćenju vremena putovanja te povećanju sigurnosti prometa. Idemo sa replikama. Prva je kolegica Maksimčuk. Uvaženi kolega koridor 5C je od iznimne važnosti za Slavoniju. Dovršetak ovog koridora je jedan od prioriteta ove Vlade čijom realizacijom će se osigurati bolja prometna povezanost istoka Hrvatske. Ali ono što zasigurno željno očekuju građani Slavonska Broda našega grada je puštanje u promet mosta na Savi kod Svilaja.

Hvala lijepo poštovana kolegice.

Ali to je jako bitno za građane Slavonskog Broda ne samo zbog prometnih gužvi, već i zbog zagađenja koje nastaje u našem gradu zbog zadržavanja tolike siline tranzita koji ide kroz praktično centar grada. I evo dobro je da se to što prije pusti tako da ćemo riješiti taj nepotrebni tranzit teških kamiona koji idu u naš grad.

Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi zastupniče slažete se da svaki projekt bilo gdje u lijepoj našoj treba podržati ako će donijeti kvalitetniji i bolji život, a pogotovo u našoj Slavoniji koja je patila i krvarila u miru, a sada isto tako jako i teško pati i živi.

Pa svakako rekao sam u svom izlaganju da je ta cesta okosnica prometa i povezivanja područja kroz koje prolazi, znači kroz Baranju i Slavoniju i sve te ceste se trebaju i vežu se na tu autocestu, a znamo da je upravo tranzit odnosno promet jedna velika stavka u cijeni koštanja tog, konačnoj cijeni koštanja proizvoda i svi naši proizvođači koji imaju robu koja treba ići na da kažem dalje tržište ovim će dobiti i pogodnost, i veću sigurnost, i veću brzinu tako da ta cesta svakako jako dobro dođe i gospodarstvu naravno i svim ostalim zbog sigurnosti prometovanja na takvoj autocesti. Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani kolega kao što sam rekao u svom izlaganju zahvaljujući Vladi HDZ-a i velikom zalaganju župana osječko-baranjskog Ivana Anušića ispravili smo nepravdu koju je nanijela SDP-a Vlada te je ovu dionicu htjela izgraditi kao brzu cestu. Neki od projekata koji se događaju na istoku Hrvatske, a djelo su ove Vlade je rekonstrukcija i obnova željezničkog kolodvora vrijedna 36 milijuna kuna. Rekonstrukcija pruge Osijek – Virovitica vrijedna preko milijardu i 100 milijuna kuna. Spomenuli ste da je cijena dionice koridora 5C po kilometru najjeftinija. Znači otprilike po onim mojim pokazateljima koliko imam podatke cijena A1 koridora je otprilike 100 milijuna kuna, dok sada u Hrvatskim autocestama predviđaju neku plansku cijenu za nastavak dalje do Dubrovnika cca 150 milijuna po kilometru vjerojatno zbog zahtjevne dionice kojom treba proći, naravno i cijene jer znamo da osim da kažem objekata na dionice cijene diktira i tržište i da li ima dovoljno posla na tržištu ili nema. Tako da se ocjenjuje dosta veća cijena. Što se tiče ulaganja ove Vlade sigurno je da kažem dobro, podržan je, dobro odjeknuo u Slavoniji, Baranji i Srijemu i u našoj Brodsko-posavskoj županiji. Velika su ulaganja baš u promet, velika su ulaganja u ceste i mislim da je ovo desetljeće željeznice i to je jako dobro jer naša željeznica nije na nivou prometa i prometovanja kao što imamo autoceste. Izvolite. Uvaženi kolega, potpuno je jasno ukoliko želimo da ljudi ostanu živjeti u Slavoniji, Baranji i Srijemu da im moramo osigurati adekvatnu društvenu, socijalnu, komunalnu infrastrukturu. Tu su važne i prometnice, a koridor 5C sasvim sigurno je bitan ne samo zato što će povezati Baranju sa ostatkom Hrvatske, već i sjevernu Europu sa Jadranom. Htjela sam ustvari čuti vaš komentar koliko mislite da je općenito ovaj projekt važan za srednju Europu, jugoistočnu Europu kad govorimo o gospodarskom i prometnom razvitku tim više što je i Europska komisija prepoznala taj projekt i financirala neke njegove važne sastavnice. Zahvaljujem rekao sam da ovaj pravac koridor 5C spada u jednu, u ovaj osnovnu mrežu te mreže europskih koridora i on će svakako povezati Srednju Europu sa Jugoistočnom Europom, znači zemlje Ukrajina, Slovačka, Češka, Poljska direktno su preko Budimpešte dakle navezane na taj, na taj promet i povezati sa lukom Ploče odnosno Jadranom i Jadranskim morem, što on sada možda nema toliko prometa koliko bi ta cesta bila isplativa, ali kad se završi ovaj dio kroz Bosnu kojih je nekih 305 km otprilike negdje oko 100 i nešto km je gotovo, vjerujem da će taj koridor dobiti svoj pravi značaj, da će se vratiti promet na taj koridor jer luke na Jadranu su ovaj bitne za gospodarstvo i za cijelo poslovanje te Srednje Europe. Poštovani kolega evo već smo čuli značaj ovoga projekta za istok Hrvatske, RH, značaj ovoga projekta za luku Ploče, za jaču gospodarsku suradnju dviju država. Projekat kroz BiH ide, iduće godine ide natječaj za najtežu dionicu to je tunel Prenj dakle Bijelo Polje – Konjic i vjerujem da će to biti unutar 5 godina dovršeno. Pitanje se odnosi na dakle broj turista koji iz Srednje Europe posjećuju jadransku obalu i potencijal, ljudski potencijal s toga područja. Dovršetkom ovoga projekta, dovršetkom Pelješkog mosta po vama hoće li to dati dodatni vjetar u leđa angažiranju uistinu vrijednih potencijala, turističkih potencijala juga Hrvatske, ali i dijela BiH. Zahvaljujem kolega rekao sam da BiH još nije izgradila 2/3 svoje autoceste i sigurno izgradnjom autoceste kroz BiH i pogotovo ovog najzahtjevnijeg dijela dolje južnije od Sarajeva do granice sa RH je zahtjevna dionica i ovaj sve da kažem čeka dovršetak te dionice da bi se vratio promet na tu autocestu.

Samo jedna mala ispravka na početku, kolega Ćosić kad govorite o Slavoniji morate govorit i o Baranji, Baranja je naša mikro regija koja je često zaboravljena, ali budući da autocesta prolazi kroz Baranju mislim da je to bitno naglasiti. Isto tako dozvolite da smo malo skeptični prema cijeni koliko košta kilometar autoceste znači na dovršetku Slavonike odnosno koridora 5C jer smo imali slučaj da dok je HDZ-ova Vlada gradila također dionicu od Sredanaca do Đakova je kilometar koštao više nego kroz Gorski kotar i Liku kada su se gradili drugi koridori. Prema tome to je nešto što jednostavno ne drži vodu. Isto tako, farbali su se tuneli više puta i da ne spominjem već što je sve bilo, zbog toga proizlazi naša skepsa, da li i zajam uzimamo zbog realnih, realnog koštanja.

Zahvaljujem kolega, ispričavam se ako sam nedovoljno puta u spomenuo, pripomenuo Baranju u odnosu na Slavoniju. Što se tiče vašeg pitanja ovdje ne bih želio polemizirati, mislim da cijene koje sam ja dobio i u pripremi za ovu sjednicu su te cijene koje jesu, a rekao sam da one upravo ovise i o stanju na tržištu, znači da li ima posla, da nema posla na tržištu i koji su objekti. Samo most na Dravi na Savi dosta tih novaca je pojeo i svi ostali prelazi koji su napravljeni na toj autocesti.

Znači 36 milijuna kuna ta cesta dođe po kilometru ovaj dio što je ostao za dovršetak ovih 22 km do granice sa Mađarskom. Hvala kolega Ćosić. Ovime smo došli do kraja rasprave, zaključujem ju, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.